To si fakt nepamatujete? My jsme postupovali jinak. ÚZIS začal pracovat i pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jsem rád, že došlo k plné dohodě vedení obou ministerstev a spolupráce se nastavila. Budeme sdílet data.

Já nepotřebuji, abyste to oceňovali na tomto fóru, ano, tady vedeme politické boje.

Za to, jak vláda vypadá, samozřejmě odpovídá premiér.

A vy máte pocit, že paní ministryně Maláčová spolupracovala? Nic!

V Poslanecké sněmovně máme celou řadu novel zákonů, které doufám, že po diskusi na zdravotním výboru projdou.

Doufám, že tyto zákony projdou a že naleznou širokou podporu. Ministerstvo zdravotnictví funguje velmi dobře. Spolu se mnou jej řídí kompetentní náměstci, to je obrovské štěstí, a odborné problémy řešíme s odborníky.

Naše společnost samozřejmě toto dluží zdravotnictví a zdravotnímu systému. Já vám děkuji za pozornost.

Pane předsedo, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, než začnu mluvit o nedůvěře vládě, tak musím říct, že mě pan ministr zdravotnictví pobavil.

Já myslím, pane ministře, že těch čtyřiadvacet hodin vám ještě dáme, a nemusíte se obávat, kdybyste měl zase nějaké podnětné vystoupení, například z nějakých jiných oborů zdravotnictví, můžete přijít anebo nás informovat o šestadvacáté dávce proti koronaviru. To také určitě bude zajímavé. A myslím si, že to bylo dost srandy, protože žádná další legrace už v tom není, už jsou to opravdu vážné věci.

Co mám dělat? Vy jste říkali, že jim pomůžete, že nikoho nenecháte padnout. Tak já nevím, co jim mám říct.

Nejdražší! To je výsledek vaší roční práce. Tak to je přece velký důvod pro to, svolat schůzi o hlasování o nedůvěře vládě. Jak to těm lidem vysvětlíte?

A nemluvím jenom o lidech, co mají dělat firmy?

Už jim ani nikdo nepůjčí, takže ty nejmenší krachují a pak firmy, které jsou energeticky náročné, ty krachují také.